Děkuji, pane místopředsedo.

V pátek budete mít možnost hlasovat znovu, protože jsem podal pozměňovací návrh, který toto řeší. Řeší, aby stát pomáhal podnikatelům, vyplácel bonusy, ale nebral peníze městům a krajům a nedusil místní ekonomiku. V pátek se ukáže, jestli máte na srdci rozpočty vašich měst.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat.